Dobrý den, dámy a pánové, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Zahajuji další jednací den 13. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tady vítám.

Dále o omluvu požádali následující členové vlády: pan ministr Robert Pelikán z pracovních důvodů, pan ministr Robert Plaga z pracovních důvodů, paní ministryně Karla Šlechtová z pracovních důvodů a pan ministr Ilja Šmíd také z pracovních důvodů.

Dále bychom se věnovali dalším bodům podle schváleného programu.

Dále se budeme věnovat bodům podle schváleného programu. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nyní vás prosím o klid!

Takový návrh nevidím, takže budeme postupovat tak, jak máme schváleno z předcházejících dnů.